Novela zákona o rostlinolékařské péči, kterou tady dnes projednáváme, upravuje procesní a odborné postupy ústavu v případech vzniku kalamitního stavu způsobeného přemnožením škodlivého organismu rostlin, mimo jiné tedy i hraboše polního. Důvodová zpráva k tomuto říká: